Ještě v době, kdy jsem dělal jako dobrovolník zdarma v pozici mluvčího Asociace českých cestovních kanceláří a agentur a mluvil jsem za více než 200 cestovních kanceláří a agentur na českém trhu, na což si jistě mnozí diváci vzpomínají, tak to první, co jsem udělal, je, že jsem požádal kolegy a byly to firmy, které měly milionové obraty, až po firmy s miliardovými obraty a se schopnými, sebevědomými majiteli, všechny ty firmy a řekl jsem: Mluvme jedním hlasem. To znamená, vyčkejme vždycky na to, až budeme mít finální stanovisko.